Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Vážený pane premiére Babiši, vážená vládo, s hrůzou jsem si včera přečetla vaše vyjádření, kde jste řekl: Kdo dnes nepodpoří prodloužení nouzového stavu, tak bude zodpovědný za mrtvé. Vaše slova mě opravdu velmi šokovala.

Je to tak, že jste za to tedy zodpovědný vy? Pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, nevydírejte nás těmito vašimi slovy. Z pozice vládního činitele, předsedy vlády, premiéra jde opravdu o velmi skandální výrok. Chtěla bych vás tedy tímto požádat, abyste se za tento svůj výrok nám všem omluvil. A dále bych vás chtěla požádat, abyste se do budoucna takových výroků a jim podobných zdržel. Živnostníci nemohou pracovat, děti nechodí do školy a omezuje se tady pohyb. Živnostníci zkrátka nemají peníze, děti ve školách nejsou, řešení na dohled není. Proto my nouzový stav nemůžeme podpořit a nepodpoříme ho.

Máme tady šestou žádost o prodloužení nouzového stavu. My jsme vždycky chtěli nějaké odůvodnění, proč a tak dále, ale ta opatření se nám mnohdy zdála nelogická a bohužel i většině obyvatel České republiky připadala nelogická.

Takže tím opatřením, že se nepovolily vleky, v podstatě vláda absolutně ničeho nedosáhla. Nám se skutečně nechce tady prodlužovat nouzový stav, my jsme pro to nikdy nehlasovali. Já to vnímám jako takový bianko šek vládě, protože v podstatě vždycky po tom prodloužení se nic moc tak zásadního nestalo. Dnes v ranních hodinách jsem měl poměrně zajímavý telefon od mého kamaráda, ředitele základní školy v Krucemburku.

Já vím přesně, jaká je dispozice té základní školy, protože jsem tam chodil. Je to obrovská budova s obrovskými chodbami, tak jako většina škol, které byly postaveny v minulém století.

Předpokládám, že to jde udělat ve všech školách. Takže já bych se skutečně zaměřil na to, abychom děti vrátili zase do školy, a rodiče, kteří musejí hlídat menší děti doma a nepracují, naopak musejí být placeni ze státního rozpočtu různou formou, tak pojďme je opravdu vrátit zpátky do školy. Myslím si, že ředitelé škol jsou už natolik zkušení, že dokážou udělat taková opatření, aby ve školách nedocházelo k něčemu jinému než může dojít právě v těch prostorách, kde se děti scházejí mimo školní výuku, naprosto neorganizovaně, a navíc jim v tom nikdo nedokáže zabránit ani dát nějaká pravidla. Co se týká povinných testů, pokud by to byly testy ze slin, tak asi s tím nemá absolutně nikdo problém, ale co jsem se bavil s rodiči malých dětí, tak si rozhodně nepřejí, aby jim někdo něco strkal do nosu, a už vůbec ne někdo nekvalifikovaný, protože to může způsobit daleko větší škody. Nouzový stav tady přináší poměrně dost sociálních dopadů, ať už je to na rodiny, na podnikatele. Některé skupiny, které podnikají v určitém oboru, buď zkrachovaly, anebo jsou těsně před krachem.

A bohužel, nyní přijde poměrně velká vlna jednak krachů majitelů těchto nemovitostí, protože nejsou schopni už financovat energie, které jsou potřeba v zimě na to, aby mohli vytápět. A bohužel podpora z těch různých Covidů, která se tady přijímala, jim nepomůže, protože tam bylo pravidlo, že nesmějí dlužit ani korunu, aby si dosáhli na tu podporu, což tedy skoro po tři čtvrtě roce, nebo za chvíli už to bude rok, co se tady střídají různé nouzové stavy a lockdowny, tak se není čemu divit, protože ty rezervy, které lidi měli, spotřebovali v loňském roce v první polovině roku.

AI z tohoto důvodu není možné trvat dál na nějakém omezování a zavírání ekonomiky.

Já bych tady ještě upozornil na poměrně laxní přístup krajské hygienické stanice nebo hygienické stanice, která má na starosti testování v mém kraji.